Protože ano, přišlo před pár lety kontrolní hlášení. Protože kontrolní hlášení nepřišlo jen jako pomůcka pro stát, ale jako nástroj kontroly se šibeničními lhůtami a pokutami, které provázejí nesplnění kontrolního hlášení. A to vše zapadá do koncertu, které tady Ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO dlouhodobě vytváří. Vytváří se zde těmito kroky atmosféra netolerance vůči drobným administrativním pochybením. Podívejme se třeba na lhůty kontrolního hlášení. Dvacet pět dnů po skončení kalendářního měsíce pro právnickou osobu a ve lhůtě pro podání daňového přiznání pro fyzickou osobu.

Pouhých pět dnů na podání náhradního kontrolního hlášení vyzveli daňového poplatníka finanční úřad. Pouhých pět dnů na podání... na změnu nebo doplnění, popřípadě potvrzení údajů na základní výzvy finančního úřadu.

A představte si, že takovému živnostníkovi dojde výzva finančního úřadu, že do pěti pracovních dnů má potvrdit či opravit údaje v kontrolním hlášení.

Já o tom mluvím záměrně, protože vás chci tímto zároveň požádat o podporu svého dalšího pozměňovacího návrhu, kterým navrhuji změnit tuto krátkou lhůtu pěti dnů, pěti pracovních dnů, na patnáct pracovních dnů. Škoda na straně státu by se žádná nestala. Stát by vybral své daně.

A je to vidět a dokládají to pokuty, které jsou ohledně kontrolního hlášení, kterými stát říká: Milý podnikateli, sám sis vzpomněl a bez výzvy jsi dodatečně podal kontrolní hlášení?

Zapomněl jsi, museli jsme tě vyzvat?

Nepodal jsi kontrolní hlášení v náhradní lhůtě? Sice jsi podal kontrolní hlášení, ale neopravil jsi či nezměnil údaje, u kterých máme pochybnosti? A to jsme ještě taková milá a přátelská Finanční správa. To by byla pokuta do 500 tisíc korun. Takovouto atmosféru v podnikatelském prostředí jste vytvořili.

Já jsem vám chtěl tímto ukázat, dámy a pánové, do čeho vlastně padají živnostníci, překročíli obrat pro povinnou registraci DPH. Dle údajů z registru daňových subjektů

Cílem našeho pozměňovacího návrhu je snížit byrokracii, jež znesnadňuje podnikání v ČR, a také tím cílem je snížit náklady podnikatelů. Ušetříme jim nervy spojené s extrémně krátkými lhůtami a brutálními pokutami vyplývající z povinnosti týkající se kontrolního hlášení. A zejména tím uspoříme jejich čas a nervy.